Pane ministře, prosím.

Konečně jsme tím splnili dluh, který jsme vůči mezinárodnímu společenství měli.

Zatím byla podepsána 17 členskými státy, tedy včetně nás, a jeden stát již uložil ratifikační listiny, takže první už nebudeme, ale můžeme být mezi prvními, což bude příjemná změna, pokud mě v tom Sněmovna podpoří.

Děkuji panu ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi. Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ústavněprávnímu výboru a výboru pro zdravotnictví.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, problematika této úmluvy zde byla poměrně podrobně probrána při prvním čtení jak mnou, tak panem ministrem.

Jejich usnesení jsou shodná. Musím podotknout, že k původně navrženým výhradám ve článku 4 a 10 byla připojena v usnesení ještě výhrada k článku 5. Takže prosím o odsouhlasení usnesení. Je poměrně dlouhé.

Děkuji, pane zpravodaji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A jak už jste rozhodl, není nutno tyto výhrady číst. Ano, děkuji.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Protože ty výhrady jsou relativně dlouhé, tak si myslím, s vaším souhlasem, pane předsedající, že bych mohl odkázat na tento sněmovní tisk 1028. Jedná se zase o ten článek číslo 4 odst. číslo 2.

Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Danu Váhalovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji ještě jednou. Ještě jednou bych vás chtěla požádat o schválení a podporu projednávané úmluvy, Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány, která byla Českou republikou podepsána 25. března 2015.

Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navržených usneseních, respektive usnesení, protože návrhy usnesení zahraničního výboru, výboru ústavněprávního a výboru pro zdravotnictví jsou shodné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen a s usnesením byl vysloven souhlas.